Dále se tam pak ještě řeší zdravotní pojištění, kde je ta úprava, že to bude hrazeno ze systému zdravotního pojištění. Všechny tyto věci velmi podporujeme.